Pane ministře? Pane zpravodaji?

Kdo je proti?

Pane ministře? Pane zpravodaji? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat. Vidím tady žádost o kontrolu hlasování. Prosím o malé strpení.

Bod M7 nebude zpochybněn. Nicméně mám tady žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Pane zpravodaji? Zahajuji hlasování o bodu M8.

Návrh nebyl přijat. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Omlouvám se za přeřeknutí.

Stanoviska jsme slyšeli. Kdo je proti?

Kdo je proti?

Následuje bod M12. Pane ministře? Pane zpravodaji? Dvanáct, pardon. Omlouvám se. Prohlašuji i toto hlasování za zmatečné. Omlouvám se, že matu i vás.

Kdo je proti?

Posledním bodem hlasování pod písmenem M bude bod M13. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Ani bod M13 nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji, o návrh další procedury.

Děkuji.

Kdo je proti?

Pane zpravodaji? Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Ani bod N2 nebyl přijat. Děkuji. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Ani bod N3 nebyl přijat. Pane zpravodaji? Zahajuji hlasování o bodu N4. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Následuje bod N4. Pane ministře? Teď jsem zmátl pana ministra.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji.